Co se týká vystoupení pana poslance Laudáta.

A jediný instrument změny bonusu tam už byl zakotvený. Byl tam dvakrát.

Není tomu tak. Ministr dopravy pouze bude zvažovat žádost ředitele investorské organizace písemně doloženou o udělení výjimky.